Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji za slovo.

Návrh zákona přináší několik důležitých změn, které posilují postavení spotřebitele na trhu platebních služeb.

Pomocí tohoto dokumentu budou moci klienti snáze srovnávat jednotlivé nabídky.